A poslední přihlášenou do obecné rozpravy je paní poslankyně Peštová. Dneska už doufám naposled možná faktické poznámky, ještě budu reagovat, pokud nějaké budou.

Přimíchávání?

Tak já si to nechám na příště. Děkujeme.

Pokud tomu tak není, obecnou rozpravu končím. Zeptám se, zda je zájem o závěrečná slova pana ministra, pana zpravodaje? Pan zpravodaj také ne. Takže nyní rozhodneme podle § 90 odstavce 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu.